Nehorázný nepořádek v evidenci! Nehorázný nepořádek ve skladování! Nikdo nevěděl, jaké zboží, kolik zboží, v jakých historických skupinách, co tam vlastně je. Jak je to možné? No, my jsme nevěděli, že to jsou miny zakázané. Ale přesto, vzpomeňme si na ty debaty.

Je to pravda? Nedluží tady vyšetřovatel nějakou informaci? Hovoří se tady o tom, že by Rusko mělo odškodnit ano, pokud způsobilo tuto škodu, určitě ano.

To by byl správný postup.

Máte pravdu.

Ale ono existuje. Máme tam snad stovky firem, které fungují, v Rusku podnikají. Máme přebytek obchodní bilance a je to asi 100 miliard ročně, které samozřejmě také o něčem svědčí.

Škoda že tu není pan Hamáček coby ministr zahraničních věcí. Tak bych ho třeba požádal, aby se obrátil na bulharské partnery, protože Bulharsko je částečně zainteresovanou zemí, protože ta munice, co tam vybuchla, byla bulharského obchodníka se zbraněmi, aby ono bylo tím patronem této debaty a dohody a jednání mezi ruskou stranou a českou stranou a zprostředkovala tady tohleto.

Bylo by dobré, kdyby i takovýto zprostředkovatel byl a vedl to jednání, abychom našli rozumnou alternativu, jak z této věci ven. A znovu zdůrazňuji, já tady neomlouvám Rusko.

Ale tady už ty Dukovany byly mnohokrát zmiňovány.

Ale došlo k něčemu, před sedmi lety k něčemu došlo a je třeba se s tím vypořádat. Je možné, že tajné služby opravdu našly někde stopy rozbušky. Je to možné.

Projížděl tam, nikdo ho nekontroloval, protože je to majitel.

Co je tím motivem? A ještě sklad?

A netvrdím, že to neudělali. Znovu se ptám, protože to jsou otázky, které musí někdo zodpovědět.